Nově budou moci zakladatelé s notářem společnost založit i zapsat do obchodního rejstříku a nezávisle na tom vyřizovat živnostenské oprávnění živnostenským úřadem, což bude výrazně jednodušší a zároveň levnější. Navrhuje se také další snížení administrativní zátěže zakladatelů společností, kdy napříště nebude nutné dokládat některé údaje duplicitně jak při zápisu společnosti do obchodního rejstříku, tak při ohlášení třeba živnosti živnostenskému úřadu. Například první důvod užívání prostor, v nichž bude mít společnost sídlo, a podobně. Návrh zákona dále obsahuje změny navazující na poznatky v praxi v oblasti fungování veřejných rejstříků. Jedná se například o úpravu rozsahu zapisovaných údajů, například zápis organizačních jednotek v zahraničních fundacích a zahraničních ústavů nebo zabránění souběžným zápisům rejstříkovými soudy a notáři.

Děkuji za pozornost. Také děkuji a nyní otevírám rozpravu, do které nevnímám žádného přihlášeného.

Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající.

Cílem této směrnice je zejména umožnit plně elektronické vytvoření kapitálových společností a umožnit využívání digitálních nástrojů v průběhu dalšího životního cyklu společností, zejména vytvořením vzorových společenských smluv, možností zapisovat údaje do veřejných rejstříků, ukládat listiny do sbírky listin či zakládat pobočky v jiných státech plně elektronickou formou. Novela tedy v některých případech umožní například sepsat společenskou smlouvu společnosti, aniž by bylo nutné se fyzicky dostavit k notáři. Účinnost této normy návrh také nově definuje nezpůsobilost k výkonu funkce člena voleného orgánu u obchodní korporace.

Zákon tedy zavádí evidenci takzvaných vyloučených osob, které nemají šanci založit firmu ani být součástí vedení společnosti. Zákon se zmiňuje o tom, že tuto takzvanou černou listinu v celé Evropské unii bude podnikatel zařazen hlavně z důvodu hospodářské kriminality. Také děkuji, paní poslankyně, a nyní se hlásil do rozpravy pan zpravodaj. Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně.

Děkuji a ještě jednou se rozhlížím, zda je zájem o vystoupení v rozpravě? Není tomu tak. A optám se, zda je zájem o závěrečná slova? Pan zpravodaj nikoli, pan ministr nikoli. Já tedy nejprve poprosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, aby poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a aby nám před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Děkuji, paní předsedající. Myslím si, že teď to bude velmi hladké.

Stanoviska z výboru jsou ke všem návrhům doporučující a já u jednotlivých návrhů stručně uvedu, čí je to návrh a jaký je jeho obsah. Děkuji, zazněl tedy jasný návrh procedury. Není tomu tak. Takže zahajuji hlasování o předneseném návrhu procedury. Kdo je pro tuto navrženou proceduru? Kdo je proti? Hlasování číslo 82, bylo přihlášeno 149 hlasujících, pro 139. Procedura byla schválena. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji, paní předsedající, čili budeme pokračovat podle schválené procedury. Prvním bodem schválené procedury je legislativně technická úprava podle § 95 odst. 2 jednacího řádu, načtená ve třetím čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro legislativně technickou? Kdo je proti?

Návrh byl schválen. Prosím. Děkuji. Druhým bodem procedury je pozměňovací návrh A paní poslankyně Malé, který navrhuje postavit najisto, že překážka výkonu funkce je dána až pravomocným odsuzujícím rozhodnutím týkajícím se vyjmenovaných trestných činů. Stanovisko výboru je doporučující. Stanovisko pana ministra? Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro?

Návrh byl přijat.